Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice. Ještě upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády. Nyní dávám slovo panu poslanci Marku Novákovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl svoji interpelaci na předsedu vlády, a poté se připraví pan poslanec Lubomír Metnar. Vážený pane opět nepřítomný premiére, stalo se již takovou tradicí této vaší vlády, že ministři ve svých funkcích zmatkují, vydávají protichůdná stanoviska nebo nepracují na problémech svých rezortů s cílem problémy vyřešit. Vaší reakcí na tento chaos není jejich nahrazení, vy se jdete za ně omluvit. Naposledy to bylo v případě rezortu školství. Nyní se na vás obracím se skutečně vážným problémem, o kterém prostě musíte vědět, a tím je katastrofální nedostatek klíčových léků v našich lékárnách. Snažil jsem se zařadit toto téma na jednání Sněmovny, ale samozřejmě jsem nemohl uspět, protože vaši vládní většinu utrpení pacientů napříč Českou republikou nezajímá. Máme za sebou víc jak půl roku slibů ministra zdravotnictví Válka. Všechno to byly jasné signály, ale když přijdete do lékárny, signál mizí a místo léčiv držíte v ruce recept, na který není co vyzvednout. Už bylo dost slibů, nepotkávají se s realitou a věc je potřeba řešit, a hlavně vyřešit. To se pozná tak, že u vašeho lékaře v případě zdravotních obtíží obdržíte recept, na který si zdarma nebo s doplatkem léky následně vyzvednete. Pane premiére, žádám vás o jasné řešení této tragické situace, ne sliby, signály a omluvy za pana ministra zdravotnictví. Kdy bude dostatek léčiv v našich lékárnách? A prosím rovnou, bez výmluv na energetickou situaci, situaci na Ukrajině či inflaci. Dobře víte, že v okolních státech mohou mít podobné problémy, ale jsou schopni tento nedostatek vyřešit. Proto tam ostatně pro některá léčiva naši občané cestují. Nechce se mi věřit, že s vaší vládou pohne až něčí fatální konec. Proto žádám vaši garanci, že se tak nestane.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve věci mé interpelace na pana premiéra: Vážený pane premiére, seznamte nás, tedy poslance a občany, s medializovaným problémem ve věci sporů mezi náčelníkem Generálního štábu a ministryní obrany. Poslanci z výboru pro obranu žádné informace nedostávají, vaše mediální výstupy jsou pouze obecná prohlášení. Personální politika, které jsme na rezortu obrany svědky, může ohrozit obranyschopnost České republiky a je vaší povinností seznámit nás s touto situací. Já se tedy ptám, co to bylo za problém a jaký je konkrétní výstup z vašeho jednání s generálem Řehkou a paní ministryní obrany. Děkuji. Opět konstatuji, že pan předseda vlády je omluven, odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Děkuji za slovo. Vážený opět nepřítomný pane premiére, to, že jsme vám lhostejní tady v sále, na to jsem si už zvykl, ale že lidem lžete, to mě velice mrzí. Já vám tady řeknu fakta z programového prohlášení. V programovém prohlášení máte napsáno: Nechceme a nebudeme lidem lhát. A teď se vrátím k vaší předvolební kampani.